Když už mám slovo, tak ještě k tomu programu, samozřejmě, protože se toho musím držet.

Děkuji.

Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, tak nyní se musíme vypořádat se všemi návrhy, které zde zazněly.

Nevidím nikoho, kdo by měl námitku vůči takovému postupu. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 2. Přihlášeno 182, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Dále zde vystoupil pan místopředseda Filip.

Ptám se, kdo je pro. Omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Ten bod není v pořadu schůze. Takže nejprve budeme hlasovat o zařazení tisku 420 jako bodu na pořad této schůze. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Ještě jednou. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Tady se musíme vypořádat s tiskem 509, bod 31, protože bude už tedy v pořadí třetí bod v případě, že jej schválíme, protože byl přijat návrh pana předsedy Bartoše a byl zde ještě alternativní návrh pana předsedy Bartoška a musíme se nějak vypořádat s tím, jak budeme hlasovat. Zpravidla dávám hlasovat podle pořadí, ale tady spíše logika věci se nabízí, že by se nejprve hlasovalo o tom protinávrhu pana předsedy Bartoška.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 8. Tento návrh byl přijat.

Postupně. Dobře, takže nejprve bod 31, tisk 509. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování číslo 9. Tento návrh byl zamítnut.